Ano, děkuji. Pan poslanec Zahradník, připraví se paní poslankyně Černochová a potom pan poslanec Laudát. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, na pořadu naší schůze máme také bod číslo 65, senátní návrh zákona o Národním parku Šumava, sněmovní tisk 250. Jedná se o senátní návrh zákona, který Senátem prošel s významnou podporou. Z 54 přítomných senátorů pro něj hlasovalo 50.

Ano, děkuji. Nyní paní poslankyně Černochová, potom pan poslanec Laudát. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych si dovolila navrhnout na dnešek po pevně zařazených bodech bod s názvem Žádost o omluvu Martina Stropnického vojákům Armády České republiky za poškození jejich dobrého jména v televizním seriálu. Co mě k tomu vede, řada z vás ví, protože jste to už komentovali v různých médiích.

Ve finále plukovníka generálního štábu pan ministr obrany poslal do tepláků. A já si myslím, že přestože jsem byla z těch, která v minulosti nikde nevystupovala proti panu ministrovi, že by mně vadilo, že se angažuje jako herec, tak po tom, co jsem viděla v neděli, jsem svoje stanovisko přehodnotila.

Nyní pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Kádner a pan předseda Kováčik. Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Já prosím, abyste se usadili, nediskutovali, aby pan poslanec Laudát mohl přednést svůj návrh v důstojné atmosféře. Děkuji. Dovolte, abych navrhl zařazení bodu, který se bude jmenovat Kritická situace v resortu dopravy a zřízení vyšetřovací komise k činnosti ministra dopravy Antonína Prachaře. Krátké zdůvodnění.

Jenom pro osvěžení paměti. Prosím, apeloval jsem tady na vás, že považuji za kritickou a zhoršující se situaci, co se týká bezpečnosti na silnicích. Každý den prakticky na našich silnicích znova a znova umírají lidé a BESIP je rozvrácen.

Nebylo odpovězeno na to, jak tedy dál bude pokračovat příprava tendru na nového provozovatele výběru elektronického mýtného. Teď jsme se dozvěděli, že pan ministr není ani schopen s vládou domluvit ceny na příští rok, což mám pocit, že se ještě nestalo v tomto období, aby nebyly dopředu známy ceny na příští rok, a nebylo odpovězeno na celou řadu dalších a dalších otázek.

Takže prosím, co se ještě musí stát na to, aby bylo všem umožněno k této krizové problematice diskutovat? Tak proto vás prosím, aby v pátek po pevně zařazených bodech byl tento bod zařazen. Děkuji. Děkuji. Pan poslanec Kádner, po něm pan předseda Kováčik. Vážený pane předsedo, vládo, dámy a pánové, prosím o vyřazení sněmovního tisku číslo 325 z pořadu této schůze, tohoto pléna Poslanecké sněmovny, což je Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v prvním pololetí 2014. Podle pozvánky jde o bod 124. Projedná jej na příští řádné schůzi výboru. Děkuji. Děkuji. Dále pan předseda Kováčik.

Na konto té diskuse, která tady o programu probíhá, si dovolím poznamenat, že pan ministr Stropnický svoji roli v seriálu zvládá velmi dobře, aspoň podle toho, co jsem měl možnost vidět. Je to skutečný profesionál, herec jak má být. A nedomnívám se, že bychom se měli zde v Poslanecké sněmovně zabývat seriálovou fikcí, protože to, co tam bylo, je fikce a je to situace, která může a nemusí nastat. Myslím si, že ten bod by byl poněkud nadbytečný. Jestli ovšem chceme panu ministru Stropnickému udělat propagaci, a seriálu a televizi NOVA též, potom se tím bodem zabývejme. Já mám prosbu jiného charakteru. Dovolte mi, abych vás požádal o zařazení nového bodu na program jednání Poslanecké sněmovny. Ten bod by měl název Informace ministra průmyslu a obchodu o aktualizaci státní energetické koncepce. Připomínám, že poslední státní energetická koncepce byla přijata již před deseti lety. Od té doby se, připusťme, energetika výrazně proměnila. Proměnily se podmínky, za kterých působí energetika, proměňují se vnější i vnitřní vlivy.